A vím, že i u našich voličů by mi něco takového velmi složitě procházelo, a právě o to spíš to říkám s vědomím toho, že je to poměrně odvážná myšlenka pro současnou chvíli, ale myšlenka, která si myslím, že by neměla zůstat nevyřčená. Na závěr mého vystoupení mi dovolte, dámy a pánové, a zejména milí spoluobčané, vás požádat o jednu věc.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Přečtu omluvu. A poprosím pana poslance Čižinského, který je přihlášen do rozpravy, poté pan poslanec Luzar. Děkuji. Já jsem měl právě dotaz na pana ministra Blatného, protože tady byl, a pan ministr tady není.

Pan ministr vyslyšel vaši výzvu a s přednostním právem se hlásí o slovo. Jenom krátce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zareaguji. Je to právě jedna z těch dalších možných kapacit, takže to s vámi úplně souhlasím, toto je jeden z těch způsobů, jakým dále navýšit kapacitu.

Děkuji.

Myslím si, že skutečně dlužíme našim zdravotníkům, ale i všem pacientům to, aby na všechny v tuto krizovou situaci platil stejný metr. Děkuji. Pan poslanec Luzar do rozpravy. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já se pokusím v tomto příspěvku hovořit k panu ministrovi Blatnému.